49.

Paní ministryně je u stolku zpravodajů a požádám o totéž pana poslance Jana Volného, zpravodaje garančního rozpočtového výboru.

Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dovolte, abych začal povzdechem, že nás mrzí, že strana s jasně proevropskou orientací je tlačena k tomu, aby nepodpořila implementaci evropské směrnice, což není vinou té směrnice, je to vinou velmi častého jevu v našem zákonodárství, kdy k evropské směrnici je nad její rámec dodávána politická vůle českých politiků anebo přání českých úředníků. Ke cti Ministerstva financí budiž řečeno, že to nezastíralo, že otevřeně přiznalo, že některá ustanovení jsou nad rámec této směrnice, což bohužel není častý případ.

Je to prolomení bankovního tajemství pro běžnou tuzemskou správu daní, nikoliv jenom pro mezinárodní spolupráci v boji s terorismem a organizovaným zločinem.

Tuhle problematiku řeší dva pozměňující návrhy. Zcela ji řeší návrh pana poslance Stanjury, v závorce Bendy, který se snaží očistit předložený návrh na prostou implementaci směrnice.

Částečně se na ty výtky snaží odpovědět pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který tam předložila paní poslankyně Válková.

Obracím se na pana zpravodaje s prosbou, zda by nebylo možné nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Stanjury, který bychom chtěli podpořit, a když neprojde, tak bychom chtěli podpořit pozměňující návrh ústavněprávního výboru.

Dovolte ještě velmi krátce se vyjádřit k pozměňujícímu návrhu tohoto pozměňujícího návrhu.

Pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, není pochyb o tom, že bychom iniciovali ústavní stížnost.

Rád bych k tomu zdůraznil i to, že zatímco prolamování těchto tajemství orgány činnými v trestním řízení je pod poměrně přísnou kontrolou ať už státního zástupce, nebo soudce podle toho, v jaké fázi se trestní řízení odehrává, tak tady by žádná rozumná kontrola neexistovala. Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek.